Děkuji. Prosím stanovisko. Děkuji.

Návrh byl zamítnut.

Všeobecné pokladní správy, výdaje na financování programu EU. Prosím stanovisko. Děkuji.

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Prosím další návrh.

Prosím stanovisko. Děkuji.

Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?

Prosím další návrh.

Děkuji. Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?

Prosím další návrh. Další návrh je pod pořadovým číslem 29, opět pan kolega Zdeněk Ondráček. Prosím stanovisko. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Prosím další návrh.

Děkuji. Ptám se, kdo je pro.

Prosím další návrh.

Děkuji. K hlasování, omlouvám se.

Já navážu na pana vicepremiéra. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Kdo je proti?

Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh byl zamítnut, a prosím další návrh.

Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?

Prosím další návrh.

Prosím stanovisko. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.